9.

Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem velmi ráda, že se na pořad schůze dostává sněmovní tisk 219, na kterém pracuji už vlastně rok. Velmi zkráceně se týká exekucí na děti.

Potom v rozpravě bych vám podala více informací ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vypracovala společně s Ministerstvem financí. Děkuji.

Já navrhuji, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

Tento návrh byl přijat.

Takže prosím, abyste nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy nám odůvodnil.